Tak doufám, že to se... Tak bych poprosil o reakci od pana Faltýnka.

Jestli to neví pan Faltýnek, tak poprosím, aby se k tomu vyjádřil pan ministr dopravy. Předstíráme, že ty zásadní věci tady neexistují. A myslím si, že ta výmluva, že by to nenapsala média v okamžiku, kdy váš předseda vlastní Lidové noviny a Mladou frontu DNES prostřednictvím svěřeneckého fondu, je naprosto zavádějící. Ten přístup, který vy máte do médií, je naprosto nesrovnatelný se zbytkem politické scény, zejména pokud jde o ta média, která jsou ve vlastnictví vašeho předsedy nebo která mají velmi úzké obchodní vztahy s holdingem vašeho pana předsedy. Děkuji za pozornost a za zodpovězení těch položených otázek zejména. Nyní tady mám žádost o faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové.

Děkuji za slovo.

A stále tady tedy odpověď nezazněla.

A jak avizovala paní poslankyně, jenom bych chtěl připomenout, že v tuto chvíli jednáme do 13. hodiny. Děkuji.

Působil jsem na Ministerstvu dopravy jako náměstek.

K otázce kauzy Faltýnek. Já nechci skutečně řešit kroky orgánů činných v trestním řízení. Nikdo z nás, tedy doufám, neviděl ty originál dokumenty. A nechci to řešit jako různé mediální spekulace.

Zločin!

Problém tady té spekulace je, že ten zločin se nestal.

Já jenom říkám, zločin, který se nestal, respektive zločin bez oběti. Ale to jenom reaguji na mediální spekulace. Já neznám ty policejní dokumenty, na rozdíl možná od vás. K tomu, co tady zaznělo.

No, nebyla ukončena soutěž.

A jak je to možný, že se politici potkávají, poslanci se potkávají s někým?

Problém je tu jiný.

Co by to znamenalo? Co by muselo nastat?

Naštěstí Piráti neřídili Ministerstvo dopravy.

To nejsou ty mýtné brány. A to, že se podařilo přesoutěžit, a možná poprvé v dějinách České republiky, dodavatele IT systému, já považuji za obrovský úspěch. Obrovský úspěch.

Takže ještě jednou patří poděkování, že to takhle dopadlo a že to nedopadlo tak, jak někteří doporučovali, možná naivně, někteří si přáli.

Vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím. Díky za slovo. Děkuji panu předřečníkovi, že připomněl ten můj dokument, který jsem v červnu přinesl na hospodářský výbor a ve kterém se objevilo několik zajímavých otázek k tendru, na které mi nikdy nikdo nedal odpověď. Vy jste citoval část kapitoly, která se nazývá Navrhovaný postup. Na začátku té kapitoly je uvedeno prohlášení, které jsem navrhoval, aby hospodářský výbor přijal za své. Já je přečtu.